A to, co jsme si dovolili, nebo to, co si dovolila Česká republika, omezení průmyslu, omezení ekonomiky na jaře letošního roku, to už prostě reálně možné není. To znamená, já se vlády ptám: jak jste připraveni na to, co může nastat příští týden, za čtrnáct dnů, za měsíc? Řekněte nám to. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. A poprosím s přednostním právem paní předsedkyni Pekarovou Adamovou.

Dobrý den, dámy a pánové.

Pamatuji si slib, který zazněl tady od toho stolu, tady od toho pultíku od pana premiéra, kdy říkal, že se dostaneme na 20 tisíc testů denně. Stále se tak nečiní. Ano, jsou tam nárůsty počtu testovaných, ale stále se nedostáváme ani na tento slib, který zazněl už před mnoha měsíci. Kde to je tedy? Myslím, že si to tedy zaslouží účast pana ministra zdravotnictví, neli pana premiéra, a že bychom zejména měli uklidnit veřejnost, že víte, co dělat. My jsme vám k tomu dali jasný návod osmi konkrétních bodů , nazvali jsme to Vládo, prober se, protože je to otázka toho, aby se konalo.

Je to věc, která by se rozhodně vyplatila, do které by se vyplatilo investovat. Ochrana rizikových skupin.

A v neposlední řadě poslední bod, který v tomto osmibodovém návrhu, konkrétním návrhu řešení uvádíme, je zveřejňování dat.

A toto je naše nabídka vládě.

Tohle je určitě varující.

Vzpomeňme, že to byl projekt, který přišel opravdu od aktivních občanů, kteří ho v řádu několika hodin byli schopni zprovoznit, pak předat ministerstvu. Nebyla to otázka toho, že ministerstvo samo s tímto přicházelo.

Jenom se obávám té realizace právě kvůli zkušenosti z těch ostatních nástrojů.